A když tady tvrdíte, co všechno se v minulosti dělalo špatně, ale přitom sám neděláte ty věci, které by se dělat měly, pak je prostě něco špatně.

Ale vy jste tady teď od toho, abyste odpovídal na otázky, na které evidentně odpovědět nechcete, a tak se zabýváte tou minulostí. Děkuji.

Děkuji za slovo.

Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Ale já chci upozornit na to, a myslím si, že by k tomu pan ministr zemědělství měl něco říct, že je tady řada věcí, na které mohl reagovat a mohla tato vláda reagovat a evidentně nereagovala. Jsou tady samozřejmě i desetitisícové nebo do dvou milionů, kde si nemyslím, že to je něco, co by stálo za významnou podrobnou debatu.

Prostě byly v loňském roce, a to už v první polovině loňského roku a od té doby se mohlo stát cokoliv, mohla být vypsána výběrová řízení, mohly být ty věci udělány transparentněji, tak jak říká pan ministr zemědělství často s oblibou, ale nebyly.

Ale co tam tedy dělají a proč na to musíte mít jednotné řízení bez uveřejnění, to by mě zajímalo.

Je tady smlouva, a to jsem byl, musím říct, překvapen, neboť jsem si myslel, že s Forestou má významné vztahy jenom společnost Lesy České republiky, ale zjišťuji, že Foresta dostala na rozvoj a podporu aplikace národní dotace pro rok 2014 zakázku v rámci jednotného řízení bez uveřejnění na necelých pět milionů korun, to znamená, aniž byste oslovili kohokoliv jiného, kdo by třeba mohl být schopen připravit návrh rozvoje a podpory aplikace národních dotací. Tam si troufnu říct, že se zcela určitě ve veřejném trhu najde více společností, které by byly schopny něco takového připravit. Nerozumím tomu, proč zase Foresta a pan náměstek Srba, který byl, a znovu zdůrazňuji, ještě pár týdnů předtím, než se stal náměstkem generálního ředitele Lesů České republiky, ve statutárních orgánech této společnosti. Možná by stálo za to, abyste si v těchto věcech udělal pořádek, pane ministře. 305 výběrových řízení takzvaných výběrových řízení, to znamená jednotných řízení bez uveřejnění, kde jsou to stomilionové zakázky, které jste zadali z ruky bez toho, aniž byste na to jakýmkoliv jiným způsobem zareagovali. Kdybyste byli pod tlakem, tomu rozumím, že prostě jednotné řízení bez uveřejnění může v některých situacích nastat, to je pravda, proto to také Sněmovna do zákona dala, a dokonce to respektovala tato Sněmovna při zákoně o veřejných zakázkách, že tato možnost může existovat.

Prosím o vaši reakci, pane ministře. Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi.